Moc děkuji za odpovědi. S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Janulík. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji.

Prosím, máte slovo.

Protože tady v některých těch vystoupeních zaznělo, že se nedají ty testy jinak nakoupit. Já to nekritizuji, já jenom chci, aby ty informace tady na mikrofon zazněly jasně, protože málo platné na zdravotním výboru většina poslanců není, tak by bylo dobré, aby to takhle jasně zaznělo. Dosud jsme koupili testy, pojišťovna koupila testy podle nějaké právní normy, teď chceme právní normu upřesnit a koupíme v budoucnu případně nějaké testy podle této nové právní normy. Dvě faktické poznámky. Pan poslanec Kasal a poté pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já tam trošku vnesu nějaká čísla, do hovoru obou kolegů. Šlo o to, že v pondělí byl schválen vládou postup, jaký bude, že budou nakoupeny tyto testy. Do středy se hledal prostor, jakým způsobem to bude, a hledaly to pojišťovny ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, jestli jsou nějaké obecné předpisy, podle kterých se to nechá.

Děkuji. Pan předseda Kalousek také s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

Já to nechci zpochybňovat, jenom to chci vědět. Děkuji.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji. Vážený pane předsedající, pane ministře, paní poslankyně, páni poslanci, já vítám tuto předkládanou zákonnou úpravu, ať už se týká současnosti, nebo budoucnosti.

Kdyby neměla negativní test, tak jsem musela být dalších čtrnáct dní v karanténě asi také. Takže skutečně vidím testování jako velmi, velmi účinný nástroj, dokud nemáme vakcínu, dokud nemáme pořádné léky. Takže děkuji panu ministrovi za to, že to předkládá.

A protože jsem dost zvědavý člověk, tak jsem se snažila doptat, kde to vázne, protože mi bylo sděleno, že ne ve všech zařízeních tyto testy jsou.